Jsem velmi rád, že se tím pádem dají použít stejné čtečky elektronických karet.

My se budeme těšit. Přerušuji tento bod.